Stejně tak bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu kolegy Čižinského, který má svou logiku především pro menší školy na menších obcích, aby mohly vůbec ty přípravné třídy zřizovat, stejně tak o podporu toho doprovodného usnesení, které podpoří dětské skupiny do budoucna. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, takže rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. V průběhu debaty jsem zaznamenal návrh předkladatelky na stažení pozměňovacího návrhu F3 a F5, o čemž bychom měli hlasovat na začátku, a dále uvádím, že na žádost legislativního oddělení pak budu navrhovat změnu procedury, která je uvedena v usnesení z garančního výboru. Děkuji. Skončili jsme rozpravu. Pan zpravodaj může zůstat u řečnického pultu, protože přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Takže prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás nejprve seznámil s procedurou hlasování, a skutečně se musíme také hlasováním vyrovnat s návrhem na stažení dvou pozměňovacích návrhů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Následně jsou dvě varianty. Varianta 1.

Následně bez ohledu na výsledek je nehlasovatelné F5 bod 3, pokud hlasováním předtím tyto pozměňovací návrhy neschválíme, že budou vyřazeny.

13. legislativně technické úpravy, které případně vyplynou z pozměňovacích návrhů. Jak jsem uvedl v obecné rozpravě, na žádost legislativního oddělení navrhuji opravu procedury a bod G, který je 12, doprovodné usnesení, hlasovat až po hlasování zákonu jako celku. Ano, jen se zeptám, zda je jasné, jaký návrh tady přednesl pan zpravodaj, a zda můžeme přikročit k hlasování o proceduře, tak jak byla navržena, včetně té úpravy, že doprovodné usnesení budeme hlasovat až poté, co odsouhlasíme návrh zákona jako celek. Je to všem jasné. Takže vyhovím žádosti o odhlášení. Prosím všechny, aby se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Dámy a pánové, ale nebudeme v tuto chvíli hlasovat o proceduře, budeme hlasovat nejprve o návrhu na stažení dvou pozměňovacích návrhů, tak jak zazněly v rozpravě. Prosím pana zpravodaje, aby nám připomněl ty dva návrhy, o kterých teď budeme hlasovat.

Námitka není, takže zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení těchto bodů? Kdo je proti?

Body jsme vyřadili. Nyní budeme hlasovat o proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Ptám se, zda je potřeba ještě jednou tu proceduru zopakovat, nebo můžeme hlasovat. Není to potřeba. Budeme hlasovat o navržené proceduře. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Proceduru jsme schválili a já prosím pana zpravodaje, aby nás provedl jednotlivými pozměňovacími návrhy. Děkuji.

Jedná se o pozměňovací návrh paní poslankyně Kozlové, který zachovává statut povinné školní docházky, nicméně pro děti až od šesti let, tedy pro děti s odkladem povinné školní docházky. Garanční výbor doporučuje zamítnout. Děkuji. Stanovisko navrhovatele? Děkuji. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Následně tedy bude hlasována varianta 2. Bude hlasováno A1 jako celek. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Raise. Ponechává povinnou školní docházku pro děti od pěti let, ponechává bezúplatnost za tuto povinnou školní docházku, ponechává původní znění, včetně individuálního vzdělávání.